Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Tak změna.

Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Dále bod 5, sněmovní tisk 204 novela o pojistném na sociální zabezpečení, druhé čtení, zařadit pevně na středu 27. března jako druhý bod dopoledního jednání. To je z grémia vše. Jako první se mi hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále se hlásil pan poslanec Peksa. Máte slovo. Dámy a pánové, já budu stručný. S ohledem na to bych vás, pane předsedající, chtěl poprosit o minutku ticha za svobodný internet v Evropě. Já vám děkuji, pane poslanče.

Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Pan poslanec Kaňkovský. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze.

Tento tisk jsme již projednali v garančním výboru pro sociální politiku. Byl tam v podstatě jednomyslně schválen. Nicméně vyskytly se ještě nějaké dotazy týkající se problematiky zdvihacích plošin. Potřebujeme tuto oblast ještě prodiskutovat. Proto bych vás chtěl požádat, abychom z této schůze tento tisk stáhli a měli ještě čas do druhého čtení na dubnové schůzi. Děkuji a dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Týká se bodu 25, sněmovní tisk 409, o pozemních komunikacích, týká se to elektronického mýta pro osobní automobily, aby tento bod byl zařazen pevně dnes po pevně zařazeném bodu 80. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

A já myslím, že máme jasně určeno, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto dvou bodů. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Takže vám děkuji a budeme postupovat dle schváleného pořadu schůze.